Ministerstvo dopravy nesouhlasí s pozměňovacími návrhy A1 až A17, které byly sice doporučeny hospodářským výborem, ale v praxi by jejich přijetí činilo obrovské problémy a prakticky by znemožnilo kontrolu a postih dopravců.

Vozidlo je totiž v zásadě provozovnou podnikatele dopravce a je třeba, aby za vše, co se s ním děje, nesl odpovědnost vždy konkrétní a jednoznačný dopravce. Dovoluji si vás proto naléhavě požádat, aby tyto pozměňovací návrhy nebyly přijaty. Dále Ministerstvo dopravy nesouhlasí s pozměňovacím návrhem B1 pana poslance Staňka, který se týká rozvolnění místní příslušnosti dopravního úřadu k vydávání oprávnění řidiče taxislužby.

Děkuji. Děkuji vám, pane ministře. Otevírám rozpravu.

Děkuji. Další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Polanský. Faktická poznámka pan poslanec Adamec.

Ale to, jak budeme hlasovat, musí navrhnout buď zpravodaj, anebo někdo z poslanců dát protinávrh k navržené proceduře.

Děkuji. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ani ze strany pana ministra, ani ze strany pana zpravodaje není.

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vám sdělil, že návrh na zamítnutí nebyl podán, tudíž o něm nebudeme hlasovat.

Zaprvé bychom hlasovali o legislativně technické úpravě, kterou jsem před malou chvílí načetl.

Neslyším sám sebe.

Další hlasování by byl pozměňovací návrh označený B1. Následuje B2. Pokud bude přijat D, je nehlasovatelný C.

Tady jenom, pane předsedo, upozorňuji, že byl podán návrh na stáhnutí, takže bychom o tom měli nejprve hlasovat úplně na začátku celé procedury.

A nakonec patnácté hlasování by bylo hlasování o návrhu zákona jako celku.

Tolik návrh procedury. Ano, souhlasím s tím, že souhlas se zpětvzetím ve třetím čtení bychom hlasovali v úvodu, poté legislativně technické. Jinak platí procedura tak, jak byla přednesena. Budeme hlasovat o proceduře, která je v tomto případě už složitější. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přednesenou proceduru? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Proceduru máme schválenu.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji.